Tímto jsme se vypořádali se všemi omluvami a nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 12. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu ani doplnění pořadu.

Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hned na úvod je třeba konstatovat fakt, že vláda Petra Fialy dojednala s polskou vládou odškodnění za důl Turów v naprosto nedostatečné výši 1 miliardy korun. A teď tu máme dnes mimořádnou schůzi na toto téma s názvem Selhání české vlády a fatální důsledky dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou ohledně dopadů těžby na dole Turów. Studie totiž vyčíslují škody na 2 až 4 miliardy.

To, jakým způsobem, jakým špatným způsobem, dojednala vláda Petra Fialy tuto mezistátní dohodu, myslím, plně charakterizuje vyjádření pana Milana Starce ze Sousedského spolku Uhelná, tedy z přímo postižené české obce na hranicích s Polskem, která je na dohled od dolu.

Prodali nás.